V otázce logistiky odvozu je to prostě tak, že pyrotechnici v současné době mohou uvolnit odvoz pouze z některých objektů, které jsou nejdál od toho epicentra, a to je ta logistika odvozu. Samozřejmě tento materiál má standardy při svém převozu, které určují normy, ale my teď můžeme uvolnit odvoz pouze z některých objektů, které jsou vzdáleny od toho výbuchu co nejdál. Myslím, dámy a pánové, že teď je čas na to přijímat řešení. Čas k nalezení viníka bude následně. Nechme policii pracovat. A já si myslím, že ho najdeme.

Je potřeba se podívat, kdo těmto firmám dal licence, jestli to byl báňský úřad nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je všechno předmětem vyšetřování, které sám zadal premiér České republiky. Vedle toho kontinuálně pracují pyrotechnici, pracuje policie, pracují hasiči. Věnuje. Bohužel legislativa je, jaká je, a pravděpodobně po prozkoumání této věci, berme to jako memento, přijdeme se změnami legislativy, aby český stát měl více nástrojů k tomu, aby tyto věci znovu uchopil lépe než teď. Děkuji panu ministrovi.

Ještě možná požádám pana poslance Fiedlera, který byl tím prvním navrhovatelem, aby zopakoval přesně, jak se ten bod má jmenovat.

Navrhuji název bodu: Řešení stavu, situace a vyhodnocení příčin současného stavu v obci Vlachovice a obecně situace muničních skladů v České republice. A navrhuji zařadit na dnešek jako první bod. Mně šlo pouze o to, jak se ten bod má jmenovat. To jste právě Poslanecké sněmovně sdělil.

Všechny vás odhlásím, protože je zde žádost o odhlášení. Poprosím o novou registraci.

A budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento nový bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Je zde zájem o kontrolu hlasování? Není tomu tak. A nyní bychom hlasovali...

Poprosím pana poslance a předsedu klubu Fialu o spolupráci...

Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Ještě pardon, omlouvám se. Já jsem avizoval omluvu pana poslance Novotného, nicméně jsem si neuvědomil, že máme Novotné dva. Takže je to pan poslanec Martin Novotný. Pan poslanec Josef Novotný je přítomen. Prosím, pane předsedo.

Jsem skutečně v šoku! Neprošlo to těsně o jeden hlas, aby se občané dozvěděli informaci. Co jim případně hrozí.

Neprošlo to o jeden hlas.

A znovu říkám, že jsem v šoku, že jsme odmítli o tomto diskutovat.

Třeba: do konce příštího týdne vám řekneme, přesně vám, občanům, ale myslím, že je to docela pozdě, tu analýzu příčin stavu, kdy se asi budou připravovat legislativní řešení, kdy to bude pokračovat.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím panu předsedovi Okamurovi. Mohl jste přijet.

A znovu říkám teď je čas přijímat řešení, odstranit rizika. To znamená, my se pořád točíme v kruhu. To není pravda. Je důvodné podezření, že to má souvislost s činností těchto dvou lidí v tomto skladu, a policie tu věc vyšetří. V současné době na to místo prostě nelze dojít, nelze vyšetřovat. Já tady nebudu fabulovat ani si vymýšlet jenom proto, abychom tady vedli z mého pohledu v této věci diskusi, protože bych si musel vymýšlet věci, které nevím. Až budu vědět, velice rád odpovím. Byli jsme první, kdo zveřejnil, že v tomto skladu je ještě tisíc tun munice. Ale víc prostě neznáme a nebudu lhát veřejnosti za každou cenu. Nezlobte se na mě. Nyní pan poslanec Novotný Josef k hlasování. Má prostor. Potom registruji dvě další přednostní práva. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nechci zpochybnit hlasování. Tak jenom pro stenozáznam. Týká se to toho posledního hlasování, pane poslanče?